Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat.

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

Děkuji vám. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já jsem chtěl požádat hlavně vás, paní předsedající, abyste se dívala po sále, když se budou předsedové klubů hlásit, protože já jsem se hlásil, ještě než jste začala tento bod. Chtěl jsem se dostat k tomu, že pro nás ten bod je naprosto nepřijatelný.

Mohu dát? Dobře. Tak prosím, já nechci dát o přestávce hlasovat.

Prosím.

Za druhé teď k tomu, co probíhá kolem paní místopředsedkyně. I po žádosti o pauzu je samozřejmě možné dát přednostní práva, naprosto běžně se to v minulosti dělo, například proto, aby se navazovaly další žádosti o přestávky. A za třetí říkám, že to, co se tady odehrálo, pokládám za velký faul.

Děkuji za slovo. Já abych tomu dal skutečně vážnost, tomu, že jsem se hlásil před otevřením tohoto bodu, tak bych chtěl vznést námitku na postup předsedajícího. O tomto návrhu se bude hlasovat, ano? Takže je tady návrh... Ano. Protože tady byl návrh na přestávku, já v tuto chvíli, protože jednací den dneska není...